2.

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 369/2. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom vás krátce seznámím s názorem týkajícím se pozměňovacího návrhu, který přijal Senát Parlamentu České republiky, který tuto novelu zákona projednal 2. května a vrátil ji Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který se týkal legislativní připomínky týkající se možnosti upuštění od uložení správního trestu při porušení povinností stanovených evropským nařízením. Jenom připomenu, že předkládaná novela umožňuje uložit sankci pouze symbolickou v řádu stovek, nebo dokonce i desítek korun, pakliže se jedná o přestupek méně závažné povahy. Dále bych rád zdůraznil, že pokuta může být udělena do výše 3 milionů korun bez stanovení spodní hranice. Existuje zde tedy diskreční pravomoc rozhodujícího orgánu, který může pokutu snížit, v některých případech opravdu na symbolickou hodnotu. Domníváme se, že tato ač symbolická výše pokuty bude mít víc odrazující účinek, než kdyby bylo od potrestání zcela upuštěno. K zařazení přestupku za porušení nařízení Evropské unie do ustanovení § 24 odst. 8 mezi jiné přestupky bylo přistoupeno pouze z legislativně technických důvodů pro lepší přehlednost této normy. Tedy závěrem pozměňovací návrh Senátu v praxi nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu jak z pohledu adaptace evropského nařízení, tak i z pohledu ochrany spotřebitelů. A z důvodů výše uvedených s pozměňovacím návrhem Senátu nesouhlasíme, a proto bych vás, vážené kolegyně a vážené kolegové, s ohledem na uvedené, chtěl požádat, abyste schválili návrh zákona v podobě vládního návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Senát projednal návrh zákona ve své 8. schůzi dne 2. května 2019. Výsledkem tohoto jednání bylo přijetí pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení výboru. V hlasování číslo osm se pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s tímto pozměňovacím návrhem vyslovilo 60 ze 70 přítomných senátorek a senátorů, nikdo nebyl proti. Abych to odůvodnil.

Odstraňuje tak zjevné disproporce návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, podle něhož by u nového přestupku na rozdíl od všech ostatních srovnatelně škodlivých přestupků v horní hranici pokuty ve výši 3 milionů korun nebylo možné upustit od správního potrestání. Vyloučení možnosti upustit od potrestání je podle názoru Senátu namístě jen u těch nejzávažnějších přestupků na úseku ochrany spotřebitele, například při porušení povinností při stahování nebezpečných výrobků z trhu s horní hranicí pokuty ve výši 50 milionů korun, jak koneckonců stanoví zákon ve stávajícím znění. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Má zájem.

Nikdo proti tomu nic nenamítal.

Otevírám rozpravu. Nikoho v sále nevidím.